Nejprve dovolte, abych mezi námi přivítal nově zvoleného veřejného ochránce práv pana Stanislava Křečka, který je už tady mezi námi.

Nicméně na začátku se ptám, zda má zájem vystoupit veřejný ochránce práv Stanislav Křeček v této fázi projednávání? Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Děkuji vám. Ještě konstatuji, že zprávu znovu projednal petiční výbor.